Já vám děkuji, pane předsedo, za váš příspěvek.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající a vážená vládo.

Počítám, že ačkoliv všichni víme, jak to s důvěrou této vlády dopadne, tak si myslím, že mé otázky jsou nadčasové, možná i pro druhé kolo, a pokusím se zabrousit hned do dvou resortů.

Druhý dotaz se týká eReceptu, o kterém ještě budeme určitě dlouze jednat, nicméně zde předpokládám, že ministerstvo využije naše připomínky k výjimkové vyhlášce, nadále je zapracuje a bude s nimi pracovat.

Od toho máme jiné nástroje. Je to například i nařízení vlády, kterým se stanoví sazby za vytěžené suroviny.

Podle mého názoru nemají. Děkuji vám, pane poslanče. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jan Čižinský. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych se ještě chtěl vyjádřit k jednomu bodu programového prohlášení. Jedná se o kapitolu životní prostředí.